Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Paní kolegyně Peštová, prostřednictvím paní předsedající, nechápu, proč tady rozjíždíte tuto diskusi, když myslím, že všichni zúčastnění se snaží konstruktivně ji řešit v rámci pracovních skupin. A také bych podobně jako kolega Šimek si tady dovolil konstatovat, že prostě teď v tuto chvíli není čas na to, abychom tady říkali jakékoliv závěry.

Také děkuji. Vaše dvě minuty. Ale ta diskuse tady musí být!

Prosím, pane poslanče.

Myslím, že to tady zcela jasně řekl kolega Šimek před chviličkou, a pokud se budeme poslouchat při diskusi, tak si ušetříme cenné minuty na práci, kterou nutně potřebujeme vykonat. Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Peštové. Pane kolego, my si asi nerozumíme, prostřednictvím paní předsedající.

Takže tu diskusi bych tady klidně rozjela. Nyní faktická poznámka pana poslance Šimka. Dovolím si paní Peštové, prostřednictvím paní předsedající, říct, že skutečně, poslouchejme se. Říkám, že obce si velmi dobře uvědomují, že PET láhve jsou zajímavá komodita.

Prosím.

Ale on to bude velký problém. Jak do toho systému chcete dostat Amazon a další? Ta jednání tady byla, ale to je opravdu velký problém. To jsou společnosti, které jsou v zahraničí, a je těžké je donutit do toho, aby do toho systému sypaly peníze, protože to sem jde do naší země, takže to je na dlouho.

Ale právě to je ten problém, který tam nastává, a to, co tam bylo řečeno i u těch kulatých stolů, protože mlékaři samozřejmě nejsou schopni zaručit tu kvalitu.

Takže to je problém, který je neřešitelný, pokud samozřejmě by do toho někdo nevstupoval tím, že bude někomu dotovat nějaké ceny. To si myslím, že asi dělat nebude. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Král, paní poslankyně Balaštíková až následně. Prosím, máte slovo.

Možná právě proto, že jim dáváte špatné informace.

Děkuji.

Prosím vás, já myslím, že to nepatří ta diskuse na výbory, protože ne všichni, kteří teď chceme k tomu diskutovat a dotýká se nás ta problematika, nemůžeme být členy výboru. Já samozřejmě třeba v podvýboru u životního prostředí jsem, tam jsem diskutovala, ale někteří kolegové ne, a stejně jako já nemohou být ve všech výborech, tak prosím neříkejte, že to sem nepatří.